Takže podle mého názoru již není o čem hlasovat. Je mi ale jasné, že Sněmovna jako suverén může hlasovat, o čem chce, pokud poslanci a poslankyně uznají za vhodné.

Pak je třeba možná přemýšlet o tom, jak se v jednacím řádu k jednání evropského výboru zásadně stavět.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych jenom panu kolegovi Zahradníkovi vaším prostřednictvím chtěl připomenout, že výbor pro evropské záležitosti zaujímá stanoviska k evropským legislativním i nelegislativním aktům, jako je třeba sdělení Evropské komise, Zelená dohoda, ale výbor primárně zaujímá stanovisko, pravda, jménem Poslanecké sněmovny, ale směrem k Evropské komisi, případně Radě.

Děkuji za slovo.

Všimněte si, že se vyžadovala jednomyslnost, které takzvaně bylo dosaženo až na to, že Polsko nebylo pro a vyjednává si velmi cenné výjimky pro svou zemi.

To bohužel neprosadil.

A pokud tuto druhou mimořádnou šanci nevyužijeme, tak jsem velmi skeptický k tomu, že se nám to podaří postavit. A to není v zájmu České republiky. A to není souboj vlády s koalicí, proto říkám, že na tom panuje široká shoda. Když se podíváme realisticky, tak to je projekt pro příštích minimálně pět vlád, když budu počítat, že každá bude mít čtyři roky řádné volební období.

Děkuji za odpověď. Já vám děkuji.

Ale aspoň tam, kde já jsem byl, vás mohu ujistit, že na všech těch jednáních vlády o jaderné energetice, o naší pozici vůči Evropské unii, a ve všech těch materiálech se jako velmi silné téma samozřejmě objevuje, že to budeme hájit za každou cenu.

A teď je podruhé, a obávám se, že naposled, opět jednomyslnost, všechna další rozhodování budou většinou, tam už neprosadíme vůbec nic.

Klíčová otázka je, proč jsme to už neprosadili v okamžiku, kdy byla vyžadovaná jednomyslnost. Proč to necháváme na okamžik, kdy nás přehlasují?

Vidíte v tom nějakou logiku?